Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1022/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Velmi děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi úvodem velmi poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že tento bod předřadila a pevně zařadila právě na dnešní odpoledne, na termín velmi symbolický pro obsah našeho návrhu, lépe řečeno i vašeho návrhu, protože se pod tuto novelu podepsalo celkem 101 poslankyň a poslanců.

Náš návrh počítá se zařazením dvou nových významných dnů do českých kalendářů. Je to 9. březen na připomínku největší masové vraždy československých občanů v historii.

Předkladatelé vnímají oba dny jako velmi významné a symbolické pro naše moderní dějiny a fakt, že se dosud tyto události v českých kalendářích neobjevují, považují za dluh všem hrdinům druhé světové války. Jak jsem již řekl, návrh podepsalo 101 poslankyň a poslanců. Předkladatelé navrhují projednání této novely v režimu § 90, proti čemuž jsem zatím nezaznamenal veto žádného poslaneckého klubu, za což velmi děkuji. Je třeba zmínit, že vláda vyslovila s tímto návrhem souhlas a zároveň poslala předkladatelům dvě drobné připomínky, které se týkají řekněme českých termínů a obecně terminologie našeho návrhu. Nebudu opravdu zdržovat, protože bych poněkud popřel smysl projednávání zákona podle § 90.

Ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co předkládá pan navrhovatel. Dovolil bych si za předkladatele trvat na německém pojmu hned z několika důvodů.

Druhou připomínku vlády jsem schopen plně respektovat.

Abychom dnes mohli pokračovat podle § 90, dovolil bych si navrhnout, že se domluvím se zpravodajem nebo zpravodajkou Senátu, kde bychom tuto změnu mohli operativně provést a potom tady zákon společně dokončit. Děkuji velmi za pozornost. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Martina Berdychová.